Pan poslanec Výborný taky kritizoval, že jsme strůjci rozdělení modelu státní správy a samosprávy, tak bych chtěla jenom podotknout, že skutečně my nejsme ti první, kdo rozděluje model státní správy a samosprávy. Udělala to Občanská demokratická strana, když oddělila úřady práce. Pak tady paní poslankyně Valachová, a za to jí moc děkuju, připomněla obrovskou účast pana doktora Kadečky.

Takže proto on navrhoval i tu čistou státní stavební správu, aby stavební řízení fungovalo tak, jak má. Bohužel, ani pan doktor Kadečka, ani pan profesor Mejstřík už mezi námi nejsou, ale pan profesor Mejstřík se podílel a zpracovával RIA, to znamená, my jsme skutečně sázeli na ty největší odborníky, které má Česká republika k dispozici. K panu poslanci Čižinskému, co se týká územního plánu, tak jenom pro přesnost. územní plán musí být digitální už dnes, vyplývá to z novely zákona z roku 2017.

To znamená, ty upravené verze byly v meziresortu dokonce třikrát. Děkuji za pozornost.